Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, já bych chtěl vystoupit v dnešní rozpravě proto, abych vás požádal o podporu pozměňovacího návrhu, který je uvedený na seznamu pod písmenem A. K tomu zákonu mám samozřejmě jasný názor, jsem celý život učitel, býval jsem také ředitelem školy a potřeba vzdělanosti učitelů je v naší zemi tradiční hodnotou.

Vznikla tehdy, když se dramaticky změnila potřeba struktury vyučujících, tedy po sametové revoluci, kdy zejména tedy bylo potřeba navýšit počet učitelů cizích jazyků.

Týká se vychovatelů v dětských domovech, tedy zařízeních, která nahrazují těmto dětem rodinu, kde vlastně ony tráví čas tak jako v rodině, odkud chodí do škol zřizovaných obcemi, do škol zřizovaných kraji, tedy do takzvaných státních škol, navštěvují kroužky, volnočasové aktivity v těchto školách, není nad nimi potřebný nějaký zvláštní dozor v tomto období, a vracejí se pak zpátky do dětského domova, kde o ně pečují vychovatelé a vychovatelky, kteří vlastně jsou pro ně náhradními rodiči. Vznikají vazby, vznikají citové vztahy.

Čili to je můj návrh, to je má prosba o jeho podporu. A nyní bych si dovolil ještě, vážený pane místopředsedo, vystoupit s legislativně technickou úpravou, která vlastně vychází ze stejného principu, jako zde už bylo řečeno paní navrhovatelkou předcházejícího pozměňovacího návrhu.